No logicky!

No to je... Co to má znamenat? Takže peníze na pomoc českým občanům nejsou se zdražováním, ale na Ukrajinu vydáváte doslova miliardy.

Je to šílený, co vy děláte na úkor českých občanů.

Je to jeden z mnoha důvodů, nejenom ten obrovský skandál kolem organizovaného zločinu ve vládních stranách, ale i toto je další důvod, proč by vláda Petra Fialy měla okamžitě skončit, protože miliony českých občanů se už kvůli vám dostávají do obrovských finančních problémů, a bude to jenom horší, právě při pohledu už na tento energetický balíček je to víceméně jasné.

Takže se pojďme podívat třeba na pohonné hmoty.

No, měli jsme pravdu, samozřejmě.

Jaká spotřební daň?

Pan poslanec Adamec říká taky dopadli.

Takže jenom k tomu Německu.

No, až někdo bude tady argumentovat nějakým Maďarskem.

A takto bych mohl pokračovat.